Je globální pakt, o kterém jednáme, o kterém se bude za týden na Valném shromáždění jednat, prostředkem k zastavení masové migrace? Odpověď je, že nikoli.

Rovněž nikoli. Není to odsouzení a odmítnutí předchozího otevření se masové migrace.

Ochrání nás ten pakt před důsledky masové migrace a migrační politiky některých evropských států, ať už je to Německo, Řecko, Itálie? Ochrání nás před důsledky jejich migrační politiky, která podle mého názoru není a nikdy nebyla v zájmu České republiky a ani Evropy? Tento pakt nikoho z nás před podobnými chybami, které udělalo Německo, neochrání. Pak se ptám ministra zahraničí, proč máme chtít být signatářem a součástí této dohody.